A pokud se ptáte, co děláme pro české občany, a chcete to srovnávat, což já tedy srovnávat nechci, protože i to je pomoc českým občanům, tak vám jenom připomenu ten Deštník proti drahotě, ze kterého zjistíte, že vláda poskytla na pomoc lidem ze státních prostředků, lidem, kteří mají potíže s cenami energií, s cenami potravin, s inflací více než 100 miliard korun od začátku tohoto roku, a to si můžete potom srovnat s těmi částkami, které jsme třeba poskytli na to, co vy chcete oddělovat, to znamená pomoc Ukrajině a pomoc uprchlíkům.

Prosím o dodržování času.

Chtějí tedy jak jádro, tak plyn vyřadit z toho ekologického balíčku, tak to jsem zvědav tedy, co budeme dělat.

To je problém Německa. Dále EU svazuje cenu plynu a elektřiny, protože si myslí, že to je jedno. No, z mého pohledu to není jedno, protože nám to zdražuje elektřinu, našim spotřebitelům. Co se týká benzinu a nafty, ta vaše koruna padesát, kde je? Teď akcionáři ČEZu.

Vždyť máte 70 %, tak zařiďte, ať nemají dividendy anebo ať ty dividendy se zdaňují! Ať zůstávají v České republice pro občany České republiky. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.

Samozřejmě že vy jste tady zmínil tu otázku, která je pro Českou republiku skutečně zásadní, a to je svoboda energetického mixu a možnost, abychom v tom energetickém mixu mohli nadále pracovat s plynem a jádrem.

My jsme dokázali dostat do toho původního návrhu taxonomie ve všech klíčových rovinách projednávání to, že obsahoval i plyn jako přechodný zdroj i jádro jako čistý podporovaný zdroj. A spravedlivě říkám, přestože řada věcí bohužel byla odsouhlasena minulou vládou, včetně těch základních závazků, tak v tomto se už předcházející vláda snažila, aby to jádro v rámci té taxonomie bylo zahrnuto. Nám se to podařilo. A teď probíhá jiný souboj, a ten je neméně důležitý, a doufám, že nám s tím pomůžete napříč politickým spektrem.

A znovu jsem jim zdůrazňoval, jak je nesmírně důležité pro některé země, jako je třeba Česká republika, aby byla zachována ta volnost energetického mixu včetně jádra. A chci k tomu říct, ono to nestačí tady jako vykřikovat, že je všechno špatně a že prostě to špatně dopadne.

Jsou také země, které jádro nechtějí a dlouhodobě se snaží, aby mezi těmi podporovanými zdroji nebylo. O to se vede ten boj. A v tom boji zatím nemůžeme v žádném případě říct, že jsme prohráli.

Ale už se to stalo, je to realita. My ty cíle budeme muset naplňovat.

Děkuji a pan poslanec avizoval zájem o doplňující otázku, takže prosím. Děkuji za slovo. Já bych měl... já vím, že není možné odpovědět na všechny otázky, které jsem vám položil, nicméně je tady privatizace všech těch energetických firem, ta má nějaké pozadí. Samozřejmě, bylo to i za vašich vlád, i za vlád ČSSD, jak to postupně přicházelo.

To jsem včera viděl mimochodem na televizi Prima.